A já si myslím, že jak z hlediska politiky, tak z hlediska ekonomiky, tak z hlediska nějaké logiky, předvídatelnosti to za mě smysl nedává. A to tady skutečně mluvím pouze o té první a druhé vlně.

A pro toho spotřebitele kromě té ceny i když teď samozřejmě ta doba se mění, i ten úhel pohledu, jak říkám, i můj se mění, protože to, co možná před rokem neplatilo, teď platí, teď ta cena bude rozhodovat, protože ti lidé samozřejmě mají dneska úplně jiné starosti, než měli, než měli před rokem, a troufám si říct, že samozřejmě první, co budou osekávat, je kultura, sportovní koníčky svých dětí a návštěvy restaurací. Takže ono samozřejmě ty priority se mění vlivem nákladů, které jsou pro ty rodiny mandatorní.

Takže by se to dalo nazvat takové jako páchání dobra. Takže tolik za mě příspěvek k tomuto v rámci prvního čtení a já budu rád, když pan ministr na některé ty věci, byť to byly třeba řečnické otázky, případně pan zpravodaj, který se na to třese, kdyžtak budou reagovat. Já vám děkuju za pozornost i v tuto noční hodinu. Děkuji, pane poslanče. A nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj a poté je přihlášený pan ministr. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím na pan kolegu Nachera, já mu to přání splním a na něco budu reagovat. Jedna věc. On tady hovořil, že to dnes není politická priorita.

Druhá věc, druhá poznámka. Tady se často argumentuje Asociací hotelů a restaurací. Nebyl jste první, kdo tady tu asociaci zmínil.

A třetí poznámka, asi ta nejdůležitější.

Děkuji, pane zpravodaji. A nyní pan ministr s přednostním právem bez časového omezení. Prosím. No ale bylo to úplně stejné jako vaši předřečníci, úplně jiný pohled to skutečně nebyl. A zkusím vyvrátit některé nepřesnosti. 365 milionů byly pořizovací náklady, ne 400.

Loni 80 milionů za nic, letos 80 milionů za nic.

Žádný. Systém prostě nefunguje.

Takže ta výhoda zůstane pro ty, kteří měli. Nic, žádné zvýšení daní na úroveň před EET nechystáme.